Děkuji. Paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Já bych poděkovala taky panu ministrovi pro místní rozvoj za jeho odpověď, ale byla bych moc ráda, kdyby si přečetl velmi pozorně ten dopis od Svazu měst a obcí, kde oni tady jasně říkají, že jsou tam v tom zákoně výjimky zpravidla u zranitelných osob, ale že přesto bude velký počet, který se může dostat do bytové nouze a bez přístřeší.

Pojďme pomoct těm starostům, pojďme najít ty nástroje!